Moc děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Dobrý den, milé kolegyně, kolegové. Já jsem dávala písemnou interpelaci na pana ministra Bartoše z docela závažného důvodu, protože ještě včera se na mě obraceli žadatelé, kteří žádali o dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, a musím upozornit ctěnou Sněmovnu, že tito žadatelé chystají hromadnou žalobu. Proto považuji za velmi důležité, abychom se o tom tady dneska pobavili. Dovolte mi, abych vás trošičku vtáhla do děje, co se vlastně odehrálo kolem výzvy na základní školy. 26. 9. 2022, čtyři dny před avizovanou výzvou IROP číslo 24 pro základní školy, Ministerstvo pro místní rozvoj zásadním způsobem změnilo pravidla této výzvy. My jsme na to reagovali okamžitě jako stínová vláda a vyzvali jsme pana ministra, ať okamžitě zastaví tuto výzvu a nové parametry se žadateli projedná. Je potřeba si uvědomit, že původní, samozřejmě možné, náklady byly až 100 milionů na jeden projekt a obce tyto projekty, když už byly tři dny do výzvy, měly nachystány.

Prostě takovéto věci nejde dělat.

Bylo přihlášeno 389 projektů a první registrovaný projekt byl registrován ve 12 hodin, 19 minut a 10 sekund, to znamená 19 minut po vyhlášení té výzvy jako takové.

Musím říci, že tím, jak se na mě obraceli ti žadatelé tak tady jenom tyto plachty , jenom abyste si dokázali představit, je to 143 projektů podali stížnost proti tomu, jakým způsobem se daly ty projekty registrovat na Ministerstvu pro místní rozvoj.